Prosím.

Protože také pamatuji tyto situace, tak bych mu rád připomněl, že on mluvil o situaci, která nastala v roce 2000. Chtěl bych mu ale připomenout, že tehdy se nejednalo o námitku, ale jednalo se o revokaci, o revokaci, která byla podána až 14 dní po tom, co to hlasování proběhlo. A to bylo to, vůči čemu se Ústavní soud vymezil, to bylo neústavní. Zatímco námitka, tam skutečně posuzuji pouze to, jestli to můžeme pokládat za bezprostřední.

A to se v podstatě odehrálo. Pan poslanec Šincl má právo námitku podat, on to nestihl učinit, než byla Sněmovna přerušena, on to podal nyní. Já vám mohu říci, že po všech těch zkušenostech, které mám se Sněmovnou, bych se pod neústavní postup nepodepsal a nepodpořil bych ho. Já chápu opozici, chápu její snahu říkat tady argumenty proti, ale říkám vám za sebe s naprosto čistým svědomím, že postup, který je tady navržen, dle mého pevného přesvědčení není neústavní a je konformní s jednacím řádem.

Děkuji, pane předsedo.

Ale to jednací řád neumožňuje.

Nicméně tím popíráte samotnou námitku. Tak někdo si přestávku vzít může, čirou náhodou vládní klub, a někdo si přestávku vzít nemůže, čirou náhodou opoziční klub. Podotýkám, že dneska jste všichni očekávali obstrukce opozice, tak 90 minut měl největší vládní klub přestávku. Proč ne? Výklad pana ministra zahraničí je možná úsměvný.

Nic takového nebylo. Pak máte naprostou pravdu a vás se to netýká, je to problém jiného vládního klubu. V okamžiku, kdy vy svým hlasováním umožníte legalizaci tohoto postupu, tak jste v tom až po uši.

Ale nevedeme debatu o meritu věci, o tom, jestli je to dobře, nebo špatně, jestli to způsobí 14miliardový výpadek, nebo přísun plus, jak tvrdí pan poslanec Urban a říkám, ne opoziční, ale vládní. Vedeme debatu o tom, že to nějak dopadlo, někdo si na poslední chvíli, pozdě, vzpomenul a chce to zpochybnit. Tohle je ovšem vymyšlený příběh.

Procedury se mají držet, a když to někdo prošvihne, že nedává pozor, a vzpomene si pozdě, tak má prostě smůlu, i když má většinu. Pan ministr financí.

My jsme vstřícní. Tak to je proti tomu, co vy hlasujete. Podle mě by bylo normální, kdyby všichni hlasovali proti tomu. Není to pro lidi, je to pro firmy a je to proti lidem, protože je to proti rozpočtu.

Děkuji za slovo, pane předsedo. Teď už asi nějakou trochu větší úvahu. Promiňte, přece ale původní zákon o zelené naftě, když to řeknu zkráceně, přece je o rozdávání peněz, resp. vlastně o navyšování daňového hazardu ve smyslu daňových úniků. Takže já tomu nerozumím. Zcela objektivně, tehdy sociální demokracie jako jeden muž a jedna žena tady opakovaně tyto návrhy vznášela.

Nicméně my uznáváme legitimní nárok sociální demokracie, nebo jak se ukazuje, dneska už části, když přijde, teď ona zodpovídá směrem k občanům za státní kasu, za rozpočet země. Ale my jsme nehlasovali, dokonce jsme hlasovali proti zákonu jako celku.